Prosím, pane poslanče. Dobrý večer. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já se cítím trochu provinile. Omlouvám se. Přeruším vás a poprosím kolegy o klid. Bylo tu mnohem hůř. Já jsem naprosto spokojen. Cítím se trochu provinile, protože jde o jeden z posledních bodů dnešní schůze, každopádně je to téma, které naši veřejnost zajímá. Dotýká se především některých vybraných regionů, a tak jistě zasluhuje podrobnější projednání na plénu Poslanecké sněmovny. Chtěl bych poděkovat organizačnímu výboru, že zařadil tento bod na pořad 7. schůze Sněmovny, a vám všem, že jste schválením programu schůze tento bod akceptovali.

Tato zkušenost, jistě si vzpomenete, byla jak pro místní, tak pro stát velmi hořká a nezapomenutelná a firmě, která se tehdy průzkumu ujala, nakonec byla licence odebrána.

Potom přišla, řekněme, vynucená pauza. Veřejnost se bránila průzkumu a těžbě.

Tyhle žádosti, které se objevily, samozřejmě vyvolaly zájem veřejnosti, dotčených obcí a jejich představitelé, starostové, se začali obracet na poslance, na Sněmovnu a především na výbor pro životní prostředí.

Ten přijal usnesení, které se obrací na Poslaneckou sněmovnu, respektive na vládu, a já si dovolím v podrobné rozpravě vás s usnesením seznámit s tím, že ještě předtím načtu jednu legislativně technickou poznámku a opravu.

Jak už říkala paní místopředsedkyně, sněmovní dokument má č. 357 a já vás s ním ještě seznámím v podrobné rozpravě. Prozatím děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci a nyní se táži, zda se chce k tomuto dokumentu vyjádřit zpravodaj výboru poslanec Miloš Babiš. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jedná se o usnesení, které v souladu s programovým prohlášením vlády mělo iniciovat proces, na základě kterého by v konečném důsledku měl být do budoucna zcela znemožněn další průzkum a následná těžba zlata na celém území České republiky. Nejde mi o vytváření politických bodů, jde mi ve skutečnosti o pomoc občanům a v neposlední míře i našim hrdinným starostům.